Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych pokračoval v dnešní schůzi. Jsme v obecné rozpravě. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Roman Kubíček. Pane poslanče, máte slovo, a ostatní v sále poprosím o klid. Děkuji za slovo, pane předsedající. Tomu rozumím a pokusím se být velmi stručný. Rekodifikace veřejného stavebního práva, kterou se Poslanecká sněmovna zabývala v minulém volebním období, byla odpovědí na neefektivitu, nefunkčnost, složitost a zdlouhavost systému, který tu byl dlouhé roky tolerován a umožněn. K odstranění jeho největších problémů a nešvarů bylo nezbytné skutečně zjednodušit mimořádně složité povolovací procesy při zachování potřebné úrovně ochrany všech práv a veřejných zájmů také zásadní změnou celého stavebního práva.

Zahrnuje rovněž zásadní změny organizace dotčené státní správy, jakož i revizi stávajícího smíšeného modelu výkonu státní správy na úseku stavebního práva, a to vše právě za účelem zabezpečení tak potřebné efektivity, předvídatelnosti a rychlosti výkonu státní správy. Nové veřejné stavební právo, a byl to záměr od samého počátku, je jednoznačné, jednoduché, srozumitelné, aplikovatelné, vymahatelné a vymáhané a nová právní úprava současně jasně vymezuje právní zodpovědnost aktérů v celém procesu správy území. V minulosti bylo možné, aby jakákoliv politická strana mohla nový stavební zákon sepsat, povolovací procesy zkrátit a stavební řízení zjednodušit. Do jaké situace jsme se nakonec dostali? Takže stavby povoluje 714 obecních stavebních úřadů, 606 speciálních stavebních úřadů, 4 vojenské stavební úřady, 9 báňských a další 4 speciální.

Jsou ovšem nezbytné změny, které budou přinášet a budou se týkat těchto pěti skupin, a to je občan, úřad, město, obec, investor a stát. A v každém případě musí být jasná pravidla, protože úředníci budou muset při povolování staveb používat jednotnou metodiku: minimum razítek, sdružení přezkumu, omezený počet řízení, povolení stavby do 60 dní, méně byrokracie a díky digitalizaci informací i informaci o tom, kde se jeho žádost nachází. Takže proti čemu se vlastně dneska vymezujeme? Proti zjednodušení, transparentnosti, jasným podmínkám?

Jakým způsobem to proběhne? Protože ono každé dítě má nějaké porodní bolesti, vždycky to nějak funguje. Jak tady bylo sděleno, asi ani tento zákon není úplně dokonalý, ale on který zákon je dokonalý? Ono vlastně až potom praxe ukazuje, zda všechno bylo navrženo správně, nesprávně.

Nebudu se úplně dotýkat té systémové podjatosti, já jsem si tady předtím připravil několik příkladů, ale ono to tady zaznívalo průběhem těch jednotlivých řečníků a asi bych se opakoval. Jsou to zajímavé věci včetně Prahy, například Prahy 12, Prahy 22.

Je přitom nezbytnou podmínkou toho, aby mohlo být vydáváno jedno rozhodnutí o povolení stavby. Říkali jeden papír jedno razítko.